Děkuji za slovo.

Čistě podle litery jednacího řádu zde zazněl návrh na přerušení na dvě hodiny, který je zvykem respektovat a tu pauzu dát. Zazněla zde výzva od předsedy Sněmovny, abychom postupovali podle litery jednacího řádu a hlasovali.

Ještě předseda Poslanecké sněmovny.

Opravdu by nestačila hodina? Ještě jednou to zkusím. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl říct, o co tady jde. Prostě jde o to, že jsme se většinově ostatní kluby shodly, že se radit nepotřebujeme. Respektuji dohody, je to prostě jejich právo, já jim ho neberu, nehlasoval bych pro to, aby to právo bylo porušeno. Ale o čem se bavíme?